Buď bylo moje jednání fiktivní, jinými slovy nebylo, nebo bylo, ovšem účelové.

Takže opět bylo nebylo.

Zase pohádka, nikoliv úřední dokument.

V podstatě skoro za rok? No proto... Dotační.

Už to tady několikrát dneska zaznělo a ta debata asi bude v tomto duchu pokračovat, protože ta debata je vždycky, když je někdo vydávaný.

Já uvedu pro příklad další dvě a to je kauza paní Vlasty Parkanové a kauza zde přítomného našeho kolegy pana docenta Svobody.

Takže v podstatě je nemožné, aby při standardní délce trestního řízení dosáhl člověk ve funkčním období Sněmovny za ty čtyři roky svého očištění, pokud to nezastaví samozřejmě státní zástupce nebo policie sama. Bohužel to bylo až po termínu a ten termín jsme dostali od policie toho prvního zasedání, kam jsme byli pozváni. Proto jsme se omluvili.

Takže co jsem vlastně podle zprávy OLAFu já měl spáchat? Je pravda, že jsem byl pozván úředníky OLAFu v České republice, když tady byli, jako svědek. Proto se ve zprávě objevuje moje jméno jako spousta dalších jmen.

A já na vás apeluji, abyste si tento fakt uvědomili, protože jinak svěřujeme všechny poslance do područí moci výkonné, a to nejnižších složek.

Někteří z vás měli možnost se seznámit s obsahem trestního spisu a já bych rád poprosil, aby nám tady na fóru řekli, jestli ve vyšetřovacím spise zjistili jakoukoliv skutečnost, která by zakládala závadnost nebo trestnost mého jednání. Myslím si, že v demokratickém státě, kde platí základní ústavní principy, nemůže být občan stíhán pouze za to, že je blízkým spolupracovníkem jiného občana a že ve svém profesním životě zastával určité manažerské pozice.

A ta roční částka, která se vyplácí těmto lidem jako přímá náhrada za ušlý výdělek nebo náklady obhajoby, se pohybuje, a jako nějaké zadostiučinění, se pohybuje někde kolem 80 milionů korun.

To neplatil žádný policista, který pochybil, nebo někdo jiný, kdo ho měl hlídat, ale my jsme to zaplatili, přátelé!